Děkuji za slovo. Předtím, než tu novelu schválíme, protože není důvod hlasovat proti nebo se zdržet, tak bychom se ale mohli možná trošku zamyslet, co to vlastně projednáváme a kam jsme se to dostali v legislativě.

No to je blázinec. Neříkejme tomu technická novela, to je takové krycí, krycí... blázinec.

Ještě tři novely a bude tam i předepsaný podpisový vzor pro člena hodnoticí komise. A k tomu bude jeho životopis a doložení rodného listu a nevím co všechno.

A je to podle mě i velké varování, že velmi často se stane, že v novinách je nějaký problém, já to nijak nezlehčuji, a druhý den někdo z nás už tady stojí: já navrhnu novelu zákona, já navrhnu nový zákon místo abychom trvali na nějaké rozumné interpretaci zákona, na nějakém přirozeném právu, na tom, že můžeme postupovat podle zdravého selského rozumu, ne tím, že jsme všichni zahlceni desítkami, stovkami paragrafů v jednom jediném případě.